Pan předseda Kalousek ještě. Pokládám to za vážnou věc.

Děkuji. Já podle všech zvyklostí této Sněmovny v tuto chvíli vyhovím. Přestávky v průběhu hlasování jsme dělali běžně.